Já bych to potřeboval vysvětlit.

Opravdu mě zajímá, aby nám to tady bylo vysvětleno, a zajímá mě, zda připravil ten pozměňovací návrh.

Já tedy jsem nic nedostal, protože jsem klubový garant tohoto návrhu zákona, tak abych si to pečlivě prostudoval.

Opravdu jsme pozadu.

Nyní se dostanu k problému kontrolované společnosti.

Nepochybně. Vaše data se budou pohybovat po síti. To nikdo nepopře, to nikdo nerozporuje, to nebude rozporovat určitě ani pan poslanec Pilný, že tady hrozí únik dat. Tomu zcela jistě nelze zabránit.

A ty soukromé korporace si je poté začaly předávat a daným lidem posílat různé návrhy na reklamu, nápady, aby si něco kupovali, takže to tady skutečně hrozí.

Takže elektronické občanské průkazy mají spojitost s kontrolovanou společností, protože někdo někde bude o mně mít další dodatečnou kontrolu, což je ve své podstatě omezení soukromí. To také samozřejmě hraje velkou roli, že je to zásah do soukromí individua, pokud budu mluvit filozoficky, ryze filozoficky.

I s tím vědomím, že samozřejmě ta data budou se pohybovat po síti.